16.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl ministr dopravy Antonín Prachař. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Nápravná opatření reagující na tento rozsudek byla ve třech oblastech nelegislativní a byla již přijata a projednána s Evropskou komisí.

Předložený návrh novely zákona o dráhách na tento požadavek reaguje a u vybraných řízení vedených

Z hlediska věcného jsou do výše popsaného mechanismu zahrnuta řízení týkající se obsahu prohlášení o dráze, přidělování kapacity dopravní cesty, sporů při uzavírání smluv mezi provozovatelem dráhy a dopravcem o provozování drážní dopravy a dále řízení o dočasném omezení a zastavení drážní dopravy. Dále jsou zahrnuty vybrané delikty v naprosté většině vlastníka nebo provozovatele dráhy, které souvisí s porušením povinností při přidělování kapacity a omezování nebo zastavování drážní dopravy.

U ostatních řízení byl odkladný účinek žaloby ponechán standardně na žádosti některého z účastníků a rozhodnutí soudu, který zváží dopady takového kroku na všechny zúčastněné. Návrh dále obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého se již zahájená řízení dokončí podle stávající právní úpravy, a to z důvodu právní jistoty účastníků. Co se praktické stránky dopadů návrhu na správní řízení vydané Drážním úřadem týče, pak reálný dopad bude mít návrh zejména v oblasti sporů mezi dopravci a provozovateli infrastruktury při přidělování a užívání drážní infrastruktury. S ohledem na zkušenosti z minulých let zároveň platí, že i rozhodnutí Ministerstva dopravy o odvolání jsou pravidelně napadána žalobou a účastníci řízení tedy standardně již dnes využívají všechny možnosti přezkumu včetně soudů. Navržený model vypuštění správního přezkumu prvoinstančního rozhodnutí Drážního úřadu prostřednictvím odvolání by tedy neměl mít za následek významný nárůst žalob a možné přetížení soudů. V ostatních případech vybraných řízení buď rozhodnutí Drážního úřadu nejsou napadána odvoláním, omezení a zastavení drážní dopravy například, nebo jsou vydávána zcela sporadicky. Je rovněž třeba říci, že navržené řešení představuje především pokud možno rychlou reakci na rozsudek Soudního dvora a zohledňuje stávající organizaci státní správy v oblasti drážní dopravy, materiální možnosti jednotlivých úřadů.

Tato transpozice bude provedena rozsáhlou novelou zákona o dráhách, ve které budou mimo jiné koncepčně zcela nově vymezeny postavení, činnosti a pravomoci regulačního subjektu v návaznosti na novou úpravu této směrnice číslo 2012. Návrh byl vedle meziresortního připomínkového řízení rovněž pracovně projednán a odsouhlasen zástupci Evropské komise. V případě, že návrh nebude v blízké době přijat, popřípadě bude přijat v podobě neodpovídající požadavkům Evropské komise, je zde zcela velké riziko, že Evropská komise podá proti České republice žalobu na uvalení finančních sankcí. Vzhledem k této hrozbě si dovolím navrhnout, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas v prvním čtení. Já děkuji. Prosím, pane poslanče.

A v této souvislosti mi dovolte, abych už velice intenzivně vyzval i vedení Sněmovny a ministry, aby přestali zneužívat tento paragraf. Teď to neplatí na ministra dopravy, ale na všechny. To, co se tady děje prosím, abyste se všichni seznámili s tím, pro jaký účel je zrychlené projednávání využíváno, nebo pro jaký účel je určeno. Za druhé prosím, aby tady skončila argumentace, že Evropská unie něco. Evropská unie nikdy nepřistoupila k sankcím, pokud daná záležitost je řešena v legislativním procesu dané země. Děkuji. Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, když jsem se seznamoval s obsahem tisku 201, tak jsem logicky vycházel z důvodové zprávy, kterou jste měli k tomuto tisku předloženou i vy.